Děkuji za slovo, pane předsedající. Protože to je třetí čtení, já si dovolím navrhnout zkrácení rozpravy na jedno vystoupení pro jednoho poslance na pět minut.

Prosím, máte slovo.

Nyní si vezme slovo předseda Sněmovny Radek Vondráček. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Myslím si, že jednací řád to úplně přesně neuvádí, protože jsme v režimu stavu legislativní nouze. Ta dvě vystoupení jsou v obecných ustanoveních.

Vytvořil se tady určitý zvyk, ale konkrétně v jednacím řádu to není. Takže jak se teď rozhodneme, jak budeme hlasovat, tak to zřejmě bude.

Padla tady diskuse, takže budeme nejprve hlasovat o protinávrhu pana místopředsedy Vojtěcha Pikala a následně o návrhu Romana Kubíčka. Nevztahuje se to na přednostní práva. Ano, žádost o odhlášení, já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Návrh byl zamítnut. Takže budeme hlasovat o návrhu místopředsedy klubu hnutí ANO Romana Kubíčka, aby byla zkrácena řečnická doba na jednou krát pět minut.

Předávám řízení schůze.

Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Lubomíra Volného. Prosím, máte slovo.

Prosím, máte slovo.

Děkuji za vaše vystoupení, váš čas vypršel. Pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy pan místopředseda Pikal.